Především jsem přesvědčena, že v této oblasti existuje značná právní nejistota a tomu odpovídá také praxe. To je patrné jak z rozhovorů s lidmi z obcí, kteří jsou s kvízomaty jako s relativně novou formou hazardu bezprostředně konfrontováni, tak z veřejně dostupných informací o reakci státních orgánů na provozování tohoto typu zařízení, o neustále se objevujících kauzách. Pokud jde o postup státních orgánů, nejprve bych se ráda stručně zmínila o kauze s posudkem Elektrotechnického zkušebního ústavu, jehož závěry byly a jsou využívány a také často zneužívány ve prospěch těchto takzvaných kvízomatů. Ve stručnosti jde o to, že podle tohoto posudku prý tato nejsou zařízení založena na náhodě, a tudíž nepodléhají zákonu o loteriích. S tímto posudkem, respektive s jeho svérázným výkladem, se podle mých informací ohánějí provozovatelé před státními orgány a v řadě případů prý byli úspěšní. Veřejný sektor kvůli tomu přichází o miliony korun na daních a poplatcích. Pokud se pak od těchto oklamaných správních orgánů představitelé obcí dozvěděli, že v tomto případě nejde o hazard, není prostě a jednoduše divu, že je rozšířené povědomí o tom, že regulace kvízomatů ze strany obcí a měst není možná. To jen na okraj. Dále mi dovolte říci, že absolutně nepochybuji o tom, že na tom tato instituce nenese vinu. Vím také o tom, že se Elektrotechnický zkušební ústav dokonce bránil prostřednictvím podání trestního oznámení. Jeho posudek je dezinterpretován.

Jsem přitom přesvědčena, že rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, kterým Ministerstvo financí argumentuje, by v našich úvahách nemělo hrát příliš velkou roli. Nevím, jestli jste je četli. Já ano.

Tento závěr dokonce zřejmě dostatečně nezaujal ani odpovědné pracovníky Ministerstva financí.

Tento metodický materiál byl zveřejněn přibližně měsíc před vyhlášením tohoto precedenčního rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Existence tohoto zásadního rozhodnutí, kterým Ministerstvo financí argumentuje ve svém stanovisku, jej nicméně nedonutila k aktualizaci příslušné metodiky, což mi přijde vzhledem k jeho udávanému zásadnímu významu trochu zvláštní. Vážené kolegyně, vážení kolegové, blížím se k závěru svého vystoupení. Samozřejmě nechci tvrdit, že tento drobný pozměňovací návrh pomůže zregulovat hazard zásadním způsobem. To by bylo příliš odvážné tvrzení. Zpřesnění textu zákona a posílení právní jistoty, aby veřejnost, podnikatelé, stát i obce, zkrátka všichni, kterých se zákon o loteriích nějak dotýká, mohli předvídat důsledky svých kroků. Jak už jsem naznačila, pokud jde o kvízomaty, samozřejmě nestačí jen drobná změna zákona.

Jsem přesvědčena, že pokud by byla jejich snaha při metodické činnosti a při vynucování dosavadních pravidel skutečně intenzivní a efektivní, nemohly by se případy nepovolovaného provozování objevovat znovu a znovu jako houby po dešti.

A i když si myslím, že nadbytečné neškodí, tuto část svého pozměňovacího návrhu stahuji. Co se týče zbývající části mého návrhu, prosím vás o jeho podporu. Děkuji za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. V tom případě s přednostním právem pan předseda Stanjura. Děkuji za slovo. Já bych chtěl načíst jednu legislativně technickou úpravu.